Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Čtu to dobře.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Nyní máme návrh paní poslankyně Miroslavy Němcové.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Nyní máme návrh pana poslance Františka Váchy.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.